Měl bych ale návrh, který jsem konzultoval i s panem předsedou Michálkem, který s tím souhlasí, abychom zkrátili tu lhůtu na 20 dnů, aby byl opravdu prostor na to projednat to ve výborovém týdnu na výborech normálně, v klidu a míru. Stejně nejbližší sněmovna, která by to mohla projednávat, je ve variabilním týdnu od 20. března. Do té doby bychom to museli stíhat. A na to už bylo dáno veto dvou klubů.

Já si myslím, že problémů je tam mnohem víc, než které byly zatím pojmenovány. Samozřejmě můj návrh na zkrácení na 20 dnů se týká obou návrhů zákona, abychom je mohli projednávat současně. My už z toho na ústavněprávním výboru nějaký kompilát vyrobíme, to umíme. Tak děkuji. A pak tady mám ještě jednu žádost o faktickou poznámku, takže pan poslanec Jakub Michálek. Jenom pro forma, opravdu jsem souhlasil s návrhy předřečníka pana kolegy Bendy a ty návrhy předchozí na zkrácení stahuji. Takže nemám již žádost ani do obecné rozpravy, ani faktickou poznámku, takže se tedy zeptám já bych tedy rád už ukončil obecnou rozpravu a zeptám se navrhovatelů a zpravodaje, zdali mají zájem o nějaké závěrečné slovo. Máte. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám děkuji, že jste vyslechli jak náš návrh, který je sněmovním tiskem 33, a zároveň i kolegy, který je sněmovním tiskem 34. Tímto vás prosím, abyste podpořili do druhého čtení. I vzhledem k tomu, co jste zde slyšeli, že jsou určitá rizika a zároveň je určitá dohoda na tom, že by šel komplexní pozměňovací návrh, takže vás prosím, abyste sněmovní tisk 33 propustili do druhého čtení.

Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu a propuštění do druhého čtení. Jsme samozřejmě připraveni pak jednat ve lhůtách, které schválí Poslanecká sněmovna. Chtěl bych tady také jasně říci, že věřím tomu, že dohody, které jsou uzavřeny i ústně na jednání pracovní skupiny u předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, platí. A za sebe říkám, že možná ústní dohody jsou někdy více než psané. Tak věřím, že tak tomu je i tady na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji za podporu tomuto tisku. Děkuji pěkně.